Počet poslankyň a poslanců se pomalu ustaluje.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že povedeme obecnou rozpravu. Obecnou rozpravu tímto otevírám.

Pane předsedo, máte slovo.

Vás ostatní, kolegyně, kolegové, poprosím, abyste se utišili, abychom mohli poslouchat vystoupení pana předsedy Okamury. Pane poslanče, máte slovo.

To je fakt šílená vláda. Prosazujeme ukončení diskriminace neočkovaných.

Vláda Petra Fialy tady od včerejška, protože už tady jednáme nepřetržitě od včerejší 10. hodiny, předkládá do Sněmovny jako svoji prioritu novelu pandemického zákona. Obsah tohoto zákona... Ano, pane předsedo, rozumím vám.

Pane předsedo, prosím.

Svoboda je nejen ústavní právo, ale dámy a pánové, je to zcela přirozené právo lidské, se kterým se narodíme bez ohledu na ústavu, zákony či vyhlášky. To říkám proto, protože odmítám nějakou právní sofistiku na téma, že ústava či zákon to či ono omezení dovoluje. Svoboda pohybu, svoboda osobní, svoboda názorů, svoboda pracovat, ale třeba i podnikat jsou práva, která by stát měl omezovat a regulovat jen a pouze v nejzávažnějších případech. Platí také princip zakotvený v ústavě, že svobodu lze omezit jen zákonem. Právě před chvílí Nejvyšší správní soud zrušil část opatření, podle něhož na základě vládních omezení mohou do restaurací či klubů pouze očkovaní lidé a lidé po prodělání nemoci. Soudce Nejvyššího správního soudu Petr Mikeš odůvodnil takto: cílem opatření Ministerstva zdravotnictví nemůže být to, aby byli občané nuceni do očkování, které je dobrovolné. Já také nejsem očkovaný.

Naopak tady prosazujete pandemický zákon, kterým chcete omezit, ještě omezit, další ústavou garantovaná práva a svobody občanů. Já myslím, že už toho máme dost, i ve světle toho dnešního rozsudku Nejvyššího správního soudu.

A dokonce jste tady, pane ministře, zalhal a ještě vám k tomu zatleskali vládní poslanci, protože vy jste říkal, že budete diskutovat klidně až do rána. Proč si vymýšlíte? Už nechte těch totalitních manýrů! Přestaňte si vymýšlet!

A vládní poslanci, kteří moc dobře vědí, jak to bylo, tak vám ještě zatleskali. No tak to samozřejmě je příznačné.

No je to neuvěřitelný.

To prostě je úplně šílený. Vy byste měli naopak využít toho rozsudku v dobrém slova smyslu a prostě to stáhnout, nebo elegantně aspoň si to dát k dopracování.

Ale stejně veřejnost ví, jak to je. Z vládního návrhu novely pandemického zákona vyplývá, že možnost vydávat mimořádné opatření by mělo mít nejen Ministerstvo zdravotnictví, ale také ministerstva obrany a vnitra.

Ten ani neumí vysvětlit podivné financování z daňových rájů na Kypru a chce tady rozhodovat o životech jiných. On to navrhuje, ten zákon. On je ministr vládní koalice.